Překotné ukončení těžby významným způsobem překvapilo všechny dotčené subjekty.

V každém případě dojde k propouštění výrazného počtu zaměstnanců, což vytvoří přímý dopad na nezaměstnanost v kraji, zejména v okresech Karviná, Ostrava, FrýdekMístek.